Třetí je návrh nového bodu Diskuse nad porušováním politických dohod ze strany vládních poslanců.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to nový bod. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu na program, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.

Je to hlasování s pořadovým číslem 10, přihlášeno je 134 poslankyň a poslanců, pro návrh 27, proti 78, návrh byl zamítnut. Další bod, který má být nově zařazen, je Proč vláda posílá Miroslava Kalouska do Správní rady VZP?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Dalším bodem, který má být zařazen na program schůze, je Podivné financování hnutí STAN z daňových rájů na Kypru.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Sedmý bod, nový bod...

Kdo je proti tomuto návrhu?

Nyní přistoupíme k hlasování o návrzích pořadu schůze od pana předsedy Radima Fialy. Nejprve je to sněmovní tisk 11, je to občanský zákoník, jestli to můžu tímto způsobem říct.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Týká se to transparentních účtů o neziskových organizacích. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Nyní návrhy od pana poslance Kobzy.

Kdo je proti tomuto návrhu?

A třetí bod, který přednesl pan poslanec, je bod Diskuse o zásobování České republiky zemním plynem a ceně pro obyvatele České republiky. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Nyní jsou to návrhy pana poslance Radka Kotena.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Dále je zde návrh na zařazení bodu Změna zákona o právu autorském, sněmovní tisk 15.

Kdo je proti tomuto návrhu?

A dále je zde třetí bod a to je nazváno Můj dům, můj hrad trestní zákoník zařazení tohoto bodu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti tomuto návrhu?